Zdálo by se, že je to strašně daleko, ale oni vlastně zachraňují životní prostředí celého světa. Protože existují dvě plíce na tomhle světě.

Ale to jsou právě ty důležité věci, které jsou z hlediska klimatu a z hlediska právě i ovzduší velice důležité.

Já jsem jenom chtěl naznačit, že v tomhle rozpočtu je také řada dobrých položek, na které se nesmí zapomenout a které je třeba svým způsobem bránit. Chtěl jsem zdůraznit, že my kromě té sociálky máme samozřejmě ještě podporu školství a podporu hasičů, kteří tam ty věci potřebují, a potřebují je zcela mimořádně. Nicméně chtěl bych znovu říci a znovu zopakovat, že nám stačí velmi málo na to, abychom mohli podpořit tento rozpočet, protože se chceme obrátit na ty, kteří to nejvíce potřebují, a to je právě sociální a školská oblast. Já doufám, že se shodneme na této podpoře když ne v rámci dnešního hlasování o rozpočtu, tak v rámci příštího roku, protože ty věci, které jsou velmi citlivé, budou muset být řešeny když ne dnes na rozpočtu, tak budou muset být řešeny v průběhu příštího roku.

Hezký den, děkuji za slovo.

Takže žádám o podporu těchto mých návrhů. A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, vzdělávání je investice do budoucna. Je to určitě investice, na kterou se vyplatí i půjčit, protože se nám to mnohonásobně vrátí. Souhlasím s předřečníky v tom, že musíme ale umět investovat správným směrem. Do vzdělávání, do vzdělávací soustavy, do vzdělávacího systému. Na druhou stranu chci použít jedno slovo, které mě napadá, když roky poslouchám debaty o tom, jak je vzdělávání prioritou. To slovo je pokrytectví. Pokrytectví, které vlastně nemá ani nějakou konkrétní politickou barvu. Myslím, že si ho pro sebe nezískala žádná politická strana, ale přesto se to děje.

Jenom jedna z drobností, na kterou se zapomíná.

A jak je to dnes, dámy a pánové? Není to pokrytectví?

No na ředitele škol. Protože my přidáme učitelům 15 %, tak oni jsou rádi.

Pokrytectví. A proč? Protože jsme dlouhé roky, do předchozího roku a letos to podruhé opakujeme, kašlali na to, abychom také přidávali školám a ředitelům škol na nepedagogické pracovníky. I oni existují. Jsou ve školách, odvádějí svou práci a mají být za ni zaplaceni.

A zase se nemůžeme dopočítat, proč ty sliby, které učitelé slyší z televize, nenajdou na výplatní pásce. Padla tady několikrát reforma financování regionálního školství. Popravdě, věřím tomu, že většina občanů a občanek si pod tím nic moc nepředstaví, co to jako je, reforma regionálního školství. Tak já řeknu, co by to mělo být a proč jsme prosadili změny financování škol. Protože neplatí stát to, co se má odučit, a neplatí tolik učitelů, nebo neplatil doposud tolik učitelů, kolik potřebujeme na počty dětí ve školách. A ti zase, co tady vedou kupecké počty o miliardy sem a miliardy tam, tak jim připomínám, že jsou to velmi často ti, co křičí, že učitel má mít méně žáků ve třídě. To jsou ti stejní. No myslí si snad někdo, že to nebude stát peníze? Ano, pro školství.

Je to ambiciózní cíl. Znamená to stejné výdaje jako Rakousko. Ale zasloužíme si to. My všichni.